Byl jsem upozorněn na to, že v záznamu mám, že jsem se hlasování zdržel. Chtěl bych říci, že v hlasování 16 jsem hlasoval pro daný návrh. Nežádám opakování hlasování, pouze bych prosil o opravu záznamu. Nyní tedy v podrobné rozpravě jako první s přednostním právem ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Podle mě by to projednání mělo proběhnout co nejdříve, tak aby panovala právní jistota.

Budeme pokračovat nyní vystoupením pana poslance Romana Sklenáka a připraví se Jan Bauer. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se tedy v podrobné rozpravě tímto přihlásil ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 2481.

Pozměňovacích návrhů, které budou načteny v této podrobné rozpravě, bude více.

Co je také důležité v tomto komplexním pozměňovacím návrhu a čím se liší, je, že zavádí spolupráci mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Státním ústavem pro kontrolu léčiv tím, že za účelem ověřování identity ošetřujícího lékaře je Česká správa sociálního zabezpečení oprávněna využívat přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb, které vydává SÚKL.

Jinak samozřejmě ten komplexní pozměňovací návrh je velmi obsáhlý a mohl bych zdůvodňovat jednotlivé paragrafy, ale jak jsem řekl, je to vše obsaženo v odůvodnění, a to, co jsem zde představil, to jsou základními body, kterými se odlišuje od těch ostatních, aspoň jak jsem měl možnost si je prohlédnout, tak jak jsou vloženy do systému. Takže v tuto chvíli děkuji.

Děkuji za slovo.

Je to zajištění dodržení slibu vlády daného osobně předsedou vlády Andrejem Babišem, že současně se zrušením tzv. karenční doby bude zavedena funkční elektronická neschopenka.

A to je asi vše. Já jsem předpokládal, že někdo především z řad hnutí ANO vystoupí, a přestože jsem si vědom toho, že diskuze a priori není pouze o karenční době a je především o eNeschopence, tak že tady férově a čestně zazní informace o tom, jakým způsobem se především zástupci hnutí ANO postaví k tomuto veřejnému slibu. Já tedy zatím nikoho z řad ministrů, potažmo premiéra bohužel nevidím, tak se této odpovědi asi nedočkám, ale možná, že ta odpověď padne při projednávání tohoto návrhu zákona během třetího čtení.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, při posledním projednávání tohoto tisku jsem podal návrh na zkrácení lhůty pro projednání zákona ve třetím čtení na sedm dnů. Tento svůj návrh tímto beru zpět.

Vzhledem k tomu, že došlo k časové prodlevě v rámci projednávání tohoto tisku, tento svůj návrh beru zpět a přihlašuji se k aktuálnímu znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, který jsem do systému vložil pod číslem 2636.

Ta první je využití elektronického klíče, který dnes využívají lékaři pro přístup k eReceptu, tak aby bylo možno tento klíč využít vlastně i k eNeschopence. A druhá změna v rámci právě té časové prodlevy, je tam změna účinnosti.